To je prostě jednoduchý.

Děkuji pěkně. To byla poslední faktická poznámka. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji.

Samozřejmě je otázka, jakým ještě způsobem, co se může změnit, a to já bedlivě teď poslouchám, abych se připravila na další čtení. Děkuji, paní ministryně. Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Balaštíková a připraví se paní poslankyně Dostálová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Takže si musíme položit otázku, že nebudeme moct úplně vyloučit všechny jednorázové plasty, tak jak do budoucna je plánováno, ze života, protože nemáme alternativu, co za to. Já jsem v minulém období pořádala několik... nebo dvě konference, Plastové obaly v potravinářském průmyslu a Jednorázové plasty. Ano, my musíme s tím něco udělat, měli bychom se tím zabývat, a já myslím, že potravináři jsou na to i připraveni a hledají alternativy. Ale oni je nemají.

Kam s tím půjdeme?

Protože tyhlety lidi už prostě nebaví neustále investovat do dalších nařízení, když nemají jistotu, že ještě neumoří splátky na nějaké zařízení, a už přichází nové, které jim vlastně způsobem znehodnotí investici, a ta ještě ani není hospodářsky vypořádána.

Ono je to především o nezodpovědném chování spotřebitelů, kteří po využití jednorázového plastového výrobku nerespektují způsob jeho likvidace a neodkládají ho do komunálního odpadu, tím samozřejmě způsobují velké, opravdu velké problémy a velkou měrou ohrožují samozřejmě životní prostředí, a tím i životy zvířat a lidí.

A vidím i to, jak tady ty organizace bojují, a je to zase nátlak na zbytek veřejnosti a je to manipulace s tím, ale hlavně si nikdo neuvědomuje, že to, prosím pěkně, stojí peníze a jsou to veřejné peníze, jsou to peníze nás všech.

Slyšela jsem tady samozřejmě potom kolegu starostu, který řekl, že je to problém v realizační praxi.